Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. června tohoto roku.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 104 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Z členů vlády se omlouvají: Balaš Vladimír celý jednací den pracovní důvody, Bek Mikuláš celý jednací den pracovní důvody, Černochová Jana celý jednací den pracovní důvody, Jurečka Marian celý jednací den pracovní důvody, Rakušan Vít celý jednací den pracovní důvody.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 29. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nyní tedy prosím pana poslance Brázdila, aby se ujal slova. Dobré ráno, kolegyně, kolegové, milá vládo.

Ano, dobře. Děkuji. Zaznamenám si. A nyní se přihlásila o slovo paní poslankyně Jana Pastuchová. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já jako alternativu prosím o zařazení bodu o důchodovém pojištění pod číslem 237: pokud by neprošel jako první, který navrhoval pan poslanec Brázdil, jako druhý dnešní bod k projednávání. Myslím si, že všichni víte o tom... Pardon, že vás přerušuji, paní poslankyně. Všichni víte o tom, co se zde dělo poslední dva roky, co prožívali naši záchranáři. Já jsem to tu už říkala jednou, že před volbami jste pro tento zákon, který následně schválil Senát a podepsal pan prezident, tady všichni zvedli ruku.